A na závěr jedno organizační sdělení.

To je z mé strany vše. S přednostním právem se k pořadu schůze nejprve hlásí pan předseda Faltýnek, poté pan místopředseda Okamura. Poprosím o klid, abychom slyšeli jednotlivé návrhy. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákony v oblasti daní. Je to tisk 509, druhé čtení, tzv. daňový balíček. Děkuji za podporu. Děkuji.

Vážené dámy a pánové. ČSSD předvádí totální nekompetenci nebo že by něco jiného v přímém přenosu.

Zjistila to prověrka Nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ, která odhalila rovněž chyby rezortu ve vnitřní kontrole. ČSSD nás tady bude obviňovat z nějaké nekompetentnosti, přitom sama nedokáže spravovat stát a jeho finance.

A já jsem si dovolil zrekapitulovat ty nejhorší kauzy, které se pohybují minimálně v řádech stamilionů korun až miliard. Děkuji. Postupně bych to krátce řekl.

A budu pokračovat.

A já budu pokračovat ještě dál!

Zbytek peněz rezort prý použil na jiné účely.